Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo.

Do druhého kola postoupila paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková s 32 hlasy z prvního kola a pan poslanec Zdeněk Ondráček se 74 hlasy. Budeme tedy vybírat ze dvou kandidátů. Znovu a důrazně vás, kolegyně a kolegové, prosím.

Je potřeba jednoho kandidáta označit kolečkem číslo před jeho jménem, druhého křížkem. Ale pokud ať pro toho nebo onoho hlasujete, musí být označena obě jména jedno jméno kolečkem a druhé křížkem.

Děkuji.